Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Okamuru. Pane poslanče, včera jsem byla zkrácena na svých právech, a čím to odůvodnila koalice, bylo to, že jste tady měl dlouhý projev. Takže díky vám jsme my nemohli vystupovat. Takže neříkejte, že my jsme s nimi spojeni. To je jedna věc. Vládnoucí koalice nebo koaliční poslanci mi to potvrdí, protože tady sedí s námi, a věcně diskutujeme. Děkuji. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Takže mi přišlo naprosto fér, když podpoříme tento návrh, že by všech aktuálně přihlášených 61 poslanců se mohlo v rámci pěti minut vyjádřit.

Tak jim prosím dejte prostor, protože opravdu za pět minut se dá krásně zformulovat názor, který máte na danou problematiku. Děkuji. Prosím, máte slovo.

To znamená, že by to dopadlo jako včera, že by se tam nedostali ani ti s přednostním právem.

Já si myslím, že k tomu by vůbec nemělo dojít, protože by ten pevný čas tam žádný být neměl. Jak už jsem řekl předtím, většina řadových poslanců nedodrží ani těch dvakrát pět minut, takže to chce trochu trpělivosti, kolegové. A k panu kolegovi Okamurovi.

Tudíž řadoví poslanci podruhé ve třech dnech nemají šanci se dostat vůbec ke slovu.

Děkuji.

Vážená paní předsedající, vážení kolegové, já jsem chtěl podpořit to, co tady říkala kolegyně Michaela Šebelová.

Každá frakce dostane určitý počet hodin.

Děkuji. Děkuji za dodržení času.

Já to chápu, protože vás obtěžuje být tady a poslouchat názory obou dvou opozičních stran. Ale dovolte mi také říct, že třeba za tři roky zase budete v opozici, takže zase budete křičet úplně opačně. Takže já to chápu, je to tak každé volební období, každá strana, která je v koalici, chce nějaká pravidla, aby to trvalo co nejméně, a každá opozice samozřejmě chce, aby byla slyšet a vidět. A tak to je a tak to prostě bude. Co se týče toho, co tady říkal pan kolega Okamura. Vy říkáte, že jsme hlasovali pro váš opoziční návrh. Jak by to vypadalo? Tak byste teď tady stáli u mikrofonu a co byste nám říkali?

Děkuji. Děkuji. Já jsem byl, milé kolegyně, vážení kolegové, částečně zmaten, protože opakovaně z opozice zaznívá, že se s vámi nebavíme, že neslyšíme na vaše návrhy. Vždyť pan předseda Andrej Babiš, vaším prostřednictvím, může být spokojen, má úspěšného poslance, kterému se podařilo přesvědčit koalici, abychom vás podpořili. To je úspěch, pane předsedo Babiši, prostřednictvím pana předsedajícího. Spolupracujeme, posloucháme vás.

Já to také vítám, že jsme konečně našli, škoda, že se tak nestalo už včera.

Ale já jsem tady chtěla vystoupit k něčemu jinému.